Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně Sněmovny. Vážené členky a členové vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil svůj názor na relativně malou část, na část věda, výzkum a inovace v programovém vyjádření vlády. Část věda, výzkum a inovace programového vyjádření vlády je charakterizována zejména vysokým stupněm obecnosti, nekonkrétnosti a neuvedením kontrolních nástrojů v hodnocení jednotlivých vládních proklamací. Překvapuje mě, že v prohlášení vlády chybí taková základní data a informace, jako je například údaj o velikosti rozpočtu, který bude věnován do oblasti vědy a výzkumu.

Zastavil bych se zde u části, která je věnována závazku vlády, cituji: Připravíme komplexní novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje s cílem administrativní zátěže odstraněním roztříštěnosti a zjednodušením celkového systému řízení.

Před pěti, deseti lety jsme měli technické prostředky, které podporují rozvoj vědy a výzkumu na světové úrovni, což pochopitelně přitáhlo do těchto center řadu špičkových světových vědců. Po dobu dnešní vlády bude nutné obnovit část relativně zastaralé infrastruktury v řádu možná i miliard korun. A je škoda, že ve vládním prohlášení se o konkrétních nákladech na tyto investice opět vůbec nehovoří.

Dále podpora vzniku a provozu inovačních center.

Dále jsem očekával zejména v části lidé ve vědě, výzkumu a vývoji a inovacích konkrétnější odpovědi na některé chronické otázky finančního ohodnocení. Nejenom institucí, ale i například doktorandů.

Děkuji, pane poslanče.

Pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Jsem velmi rád a chci za to nové vládě poděkovat, že ve svém programovém prohlášení navazuje na předchozí úspěšné období digitalizace státní správy. Jsem také velmi rád, že v tomto programovém prohlášení nacházím téměř stoprocentní shodu s již vytvořenou strategií Digitální Česko. Pro mě je to potvrzením dobře vykonané práce předchozí vlády a také zmocněnce pro digitalizaci pana Vladimíra Dzurilly, a to i přes značnou předvolební kritiku Pirátů v čele s vicepremiérem Bartošem. Připomeňme si, že v předchozím volebním období se podařilo v digitalizaci dosáhnout zásadních posunů a dokončit většinu z toho, co bylo naplánováno.

Je však také pravdou, že i pandemie covidu19 přispěla ke změně chování obyvatel. Také se díky tomu urychlily některé projekty a vytvořily se i nové aplikace. Všichni jistě známe Tečku, Čtečku či registrace na testování, očkování a další. Programové prohlášení vlády v oblasti digitalizace však také otevírá spoustu otázek. Tou největší pro mě je, kdo je vlastně zodpovědný za digitalizaci a za miliardy do ní plánované investovat. Je to opravdu vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který zřídil pozici politického náměstka pro digitalizaci nebo to bude ministr vnitra Vít Rakušan, pod kterým je náměstek zodpovědný za eGovernment, Kancelář hlavního architekta a Správa základních registrů?